Tři, dva, jedna... ne. Zase tři. Dva. Jeden.

Návrh byl přijat. Děkuji mnohokrát.

Chápu to správně, že to mám brát jako návrh, to znamená, k dnešnímu dni dvacet čtyři nula nula? Děkuji moc. Pan ministr zdravotnictví vystoupí s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

Tak jenom se připomenu s tím, že zde bylo ještě na začátku té rozpravy řečeno, že Německo bude očkovat 15. 12. Prosím, nebude. Nebude, nebyla schválena a nebude 15. 12. schválena vakcína ani pro Německo, ani pro někoho jiného, a dokud to EMEA neschválí, tak nebude očkovat nikdo. Jedinou výjimku má Velká Británie, která využila svého stavu, kdy odchází z Evropské unie, a využila paragraf, který má Česká republika také ve svém zákoně, také bychom si mohli udělil tuto výjimku dočasného schválení, ale neuděláme to, protože stejně jako ostatní země počkáme na finální schválení. Tím pádem máme ještě nějakou dobu čas, konkrétně je to odhadováno i ostatními, zhruba na šest až osm týdnů od schválení se může začít očkovat, protože je tam ten logistický řetězec a podobně.

Je dostatek vakcín, není jich málo a nebude jich málo, to je velmi jednoduchá věc.

Pokud se týká využití testů učitelů, tak opravdu ze začátku ten zájem byl menší, postupně se zvyšuje, a protože máme rezervační systém, tak víme, že se začíná kumulovat právě na ty poslední dny před osmnáctým, protože logicky to je doba, které učitelé chtějí využít, aby se otestovali před Vánoci. Já tomu úplně rozumím, protože potom ten zájem veškeré populace bude asi ještě větší.

Takže kdo chce, tak se určitě otestovat může. Jenom upomínám také na to, že hygiena a i ty změny v tom zákoně nejsou prosím jenom kvůli covidu. Uvědomme si, že to není tak dlouho, co jsme měli jednu z nejlepších hygienických služeb v Evropě. Bohužel jsme si ji úplně rozbili, stejně jako spoustu dalších věcí, které fungovaly dobře, a teď je potřeba ji nějakým způsobem dát zase do pořádku. Jestli to bude s pomocí tohoto zákona, nebo jinak, to je samozřejmě otázka, ale nemyslím si, že by ten zákon... já teď si nevzpomenu, jak to bylo citováno, že by to byl nějaký kočkopes. Prostě prochází připomínkovým řízením, má svá pro a proti a půjde tak dál a ve chvíli, kdy vy rozhodnete o tom, že bude přijat, tak bude, když ho neschválíte, tak přijat nebude, to je v pořádku. Pokud se bavíme o zpěvu o Vánocích, tak upozorňuji na to, že tak jak je to teď nastaveno, to bylo konzultováno s konferencí biskupů a je to jejich návrh, to znamená, oni sami navrhli, aby při těch bohoslužbách byl vyloučen hromadný zpěv a podávání ruky při pozdravu pokoje. Takže tady my se s pokorou řídíme tím, co bylo navrženo, a myslím si, že to taky není nějaká zlá vůle ze strany ministerstva. Pokud se týká různých predikcí, tak i my jsme oslovili společnost STEM, já už jsem to tady říkal, už v současné době 40 procent nebo 39, ať jsem přesný respondentů je pro očkování, 40 procent je proti očkování, 20 procent je nerozhodnuto. A je naším společným úkolem těmto lidem dát dostatek informací, aby se mohli svobodně sami rozhodnout. Vítám nabídku pana poslance Feriho stran oslovení mladých lidí. Vím, že je v tom velmi šikovný a vůbec se jí nebráním, budeme o tom jednat mimo půdu Poslanecké sněmovny, děkuji za to.

To je jenom jako informace, se kterou prosím pracujme, a ať s ní pracují také ti živnostníci, na které se tak odvoláváme. Městská hromadná doprava je mnou připravený a podepsaný, připravený k odeslání dopis na Svaz obcí a primátory velkých měst, aby posílili hromadnou městskou dopravu, protože souhlasím s vámi, že ve chvíli, kdy se lidé mohou pohybovat i v nočních hodinách, tak mít omezenou hromadnou dopravu není správné a povede to akorát ke kumulaci a ke zvýšení rizika nákazy, v tom jsme zajedno.